Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych rád řekl stanovisko klubu Pirátů. Obdobně jako klub SPD máme volné hlasování, nicméně drtivou většinou budeme hlasovat pro senátní verzi a budeme hlasovat asi obdobně, jako když zde byla poslední senátní vratka u těch zmiňovaných vodáků.

Posuzuje se to individuálně. Zároveň bych se chtěl přidat i k tomu, abychom konečně už doprojednali senátní návrh zákona, který toto předkládal před x měsíci a kde jsme přerušili v závěrečném slovu pana senátora, a již několik měsíců jsme to nedostali na program jednání. Asi by to bylo daleko jednodušší, než když nám bude Senát donekonečna vracet tyto vratky a donekonečna zde budeme zase vést obdobné rozpravy. Děkuji za pozornost. Nyní se tedy rozhlédnu po sále, zdali je ještě nějaký zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Nikoho nevidím, takže rozpravu končím. Máte zájem ještě vystoupit? Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jenom budu reagovat krátce, protože zde padlo i to, abych byl konkrétnější v jednotlivých číslech.

Takže ta čísla jsou taková, že 30 % nehod, které způsobí cyklisté, jsou pod vlivem alkoholu. A pokud bychom se podívali na nehody smrtelné, které způsobí cyklisté, tak na místních komunikacích je to tak, že 33 % smrtelných nehod, které způsobí cyklisté, jsou pod vlivem alkoholu. Děkuji mockrát.

Přednesu návrh usnesení. No tak, už jsem jednou říkal, že slyším.